To byl ten původní návrh.

Já si skutečně myslím, že to je podvod na podnikatelích a na podnikatelském sektoru, protože podle těch důvodových zpráv z toho původního zákona jste si mohli přečíst, že je upřímnou snahou skutečně tomu sektoru pomoci. Jsem přesvědčen, že lhala, když slibovala snížit finanční břemeno, které nesou zaměstnavatelé bez ohledu na obrovské ekonomické ztráty. A myslím si, že neříkala pravdu, když tvrdila, že chce zajistit sociální jistoty zaměstnanců, protože hrozí propouštění. Toto vše si můžete přečíst v důvodové zprávě. A ten finální vládní návrh je výsměchem a podle mého názoru v praxi vůbec nikomu nepomůže. Chtěl bych také podotknout, že Občanská demokratická strana doposud podporovala většinu mimořádných opatření vlády, a v tomto případě od nás naši podporu můžete očekávat velmi složitě.

Vycházíme z návrhů podnikatelského sektoru.

Navrhujeme úplné odpuštění penále a současně stanovujeme podmínky, za nichž lze sociální odvody snížit. pokud zaměstnavatelé naplní stanovené podmínky, jako je například zavření provozovny nebo určité procento zaměstnanců v karanténě, sníží se jim odvody za květen a červen o 80 % a v dalších dvou měsících o 40 %.

Tolik přibližně velmi zkráceně znění našeho pozměňujícího nebo komplexního pozměňujícího návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 5220, a ke kterému se v rámci podrobné rozpravy ještě přihlásím. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás seznámit se svým pozměňovacím návrhem, který se týká odpuštění penále zaměstnavatelům za platby sociálního pojištění ve výši 100 %, jak tady už o tom byla řeč, protože mi přijde neadekvátní, když vlastně vládní návrh dovoluje zaměstnavatelům odložit platby za sociální pojištění a pak je vlastně trestá penálem, byť ve výši 20 %. A děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. A pan poslanec Jan Bauer vystoupil, takže předpokládám, že nebude vystupovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila pozměňovací návrhy, které předkládám za poslanecký klub SPD k vládnímu návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavateli.

Dejme našim zaměstnavatelům v dnešní těžké a krizové době delší čas na to se nadechnout a trochu vzpamatovat, zvlášť pokud se nejedná ze strany státy o žádné snížení či odpuštění plateb, ale jen o jejich odklad.

Navíc nerozumíme tomu, proč by neměli mít lidé právo platit hotově, a hlavně právo platit v hotovosti musí zůstat zachováno, nesmí být státem omezováno nikde.

Chceme tím občanům zachovat komfort výběru mezi hotovostní a bezhotovostní platbou a považujeme to za součást lidské svobody a svobodné volby. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo.